A já se chci zeptat u tohoto nového bodu pana ministra školství a vlády, co to vlastně má znamenat.

Kromě toho si musíme uvědomit, že v současné době také dvě klíčové skupiny žáků a studentů našich škol nevědí úplně zásadní informace. Maturanti, kteří mají 11. května omezeně nastoupit do škol, aby se připravili na svoji maturitní zkoušku, stále neznají termín maturitní zkoušky.

Ale bohužel toto bylo odmítnuto a dosud velmi silně řečené hlasy zatím pan ministr Plaga odmítá vyslyšet. A vedle toho stále nejsou těmto žákům známy termíny jednotné přijímací zkoušky.

Já vám děkuji.

Ano, pane předsedo. Tak to zvládneme v rámci hlasování.

Děkuji. A jako další je do pořadu schůze přihlášen pan poslanec Bláha. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem tady byl před týdnem, zhruba, navrhoval jsem řešení krizového stavu firem, takže bych rád v tom pokračoval.

Podpora, která je dneska směřována na tato uzavření, se samozřejmě nevztahuje na ty, kteří pracují.

Poslední bod, který navrhuji, abychom zařadili, je bod, který se týká plošného snížení mezd státních zaměstnanců o 10 %. Je to v rámci toho, že ze všech médií a ze všech stran slyším, jak jsme v tom všichni nastejno, jak jsme v tom všichni zajedno, tak bych byl rád, kdybychom tímto gestem vyjádřili podporu právě těm uzavřeným nebo omezeným firmám, které nemají v dnešní době žádné tržby, nemají na to, aby dále sanovaly své zavřené podniky. A tuto ušetřenou částku, která zbude ve státním rozpočtu, jsme právě věnovali těmto firmám.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit minimálně jeden bod, o kterém mluvil předřečník.

Již včera dostali mnozí podnikatelé do svých datových schránek výzvu ke kontrole čerpání z tohoto programu. A jen tak mimochodem vám přečtu, co všechno mají připravit: Mzdové listy všech zaměstnanců za rok 2020, na které byl poskytnut příspěvek. Pracovní smlouvy všech zaměstnanců, na které byl poskytnut příspěvek, včetně dodatků. Čestné prohlášení, jmenný seznam zaměstnanců, na které byl poskytnut příspěvek. Ale to snad ten úřad už má, jinak by to přece nemohl vůbec poskytnout? Ale musí to znovu nachystat.

Jen tak mimochodem, velmi často se používají měsíční výpisy z běžného účtu. Doložení odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění, konkrétně pojišťovny, u které byl zaměstnanec registrován, výpisy z běžného účtu. Doložení odvodu na sociální pojištění, výpisy z bankovního účtu. Přehledy zaměstnanců /měsíční jmenné seznamy na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu konkrétního zaměstnance/. Vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňující k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce.

Evidence pracovní doby, docházka.